Samozřejmě že se musíme nachystat na to, jaká bude ta cena a jak to budeme hradit.

Má první složku a ta zní: je to všecko dobře zařízeno, máme to pod kontrolou.

To je povinnost prostě toho, kdo zodpovídá za tuto zemi, aby si tyto otázky sám kladl nebo nechal od odborníků předložit a začal na ně hledat řešení a odpovědi. Ne tak, abychom tady byli my, a to, co říkal například kolega Válek na konci, to je řada velmi zajímavých a důležitých podnětů, které bychom nejenom měli přijmout, ty bychom už všechny měli dávno plnit.

Kroky, které děláte, musí být kroky, které budou veřejně prodiskutovány, protože to riziko paniky v populaci je veliké a ta populace musí být informována.

Není slyšet. Prosím, kolegové!

Přesto cítím vnitřní potřebu to říkat. Tak já jsem tady teď proto, abych to znovu řekl, to, co říkám celou tu dobu. Věnujme se tomu! Věnujte se tomu, vládo! Ty otázky nejsou hloupé.

Je potřeba to vyřešit organizačně.

Znovu říkám, to jsou věci, na kterých se nic nového nezmění.

To jsem viděl. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Nyní zde mám dvě faktické poznámky.

Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající.

Takže možná bychom mohli nechat udělat takový průzkum mezi lékaři, jestli se vůbec nějakou vakcínou, která byla zkoušena někde 14 dnů, maximálně tři týdny, nechají očkovat.

Děkuji. Děkuji za slovo. Pane ministře, pokud se nepletu, tak jste dopoledne ještě na některé vznesené dotazy či podněty byl schopen reagovat, ale já nerozumím tomu jako to, že kašlete na nás, to jsme si zvykli, ale sleduje to veřejnost, tak aspoň vůči těm lidem na Karvinsku a v celé republice byste měl mít tolik slušnosti, že byste na ty podněty měl reagovat. Pan kolega Válek tady hovořil o tom, jestli se připravuje nějaký očkovací plán, pokud by byla očkovací vakcína. Nic. Ticho.